A ta poslední věc, to je jen tak zmínka.

Dámy a pánové, prosím o zvážení. Věřím, že zdravotní výbor nám ještě také popřeje sluchu. Já mám velkou úctu k lékařům, ale oni přísahali, že budou sloužit, že budou stát po boku těm, kteří jejich pomoc potřebují, a že v žádném případě nedopustí ani pod hrozbou sankcí, aby riskovali, že někomu uškodí. Děkuju za pozornost. Děkuji. Pan poslanec Farský. Připraví se pan poslanec Kolovratník, který stahuje, takže potom pan poslanec Štětina. Pan poslanec Adamec s technickou, pan poslanec Koskuba s technickou, paní poslankyně Putnová s technickou a pan poslanec Plzák. Takže čtyři technické. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Nechci tady posuzovat povinnost očkování, na to jsou tu jiní, ale trošku mě vyděsila tady ta konstrukce, že stát si převezme odpovědnost za povinné očkování se vším všudy. Tak to vám tedy, dámy a pánové, řeknu, že mě to docela vyděsilo, protože teď si mohu představovat, že to očkování, které je povinné, není stoprocentně jasné.

Já to vnímám jinak.

Pan poslanec Koskuba, připraví se paní poslankyně Putnová s faktickými poznámkami. Pane předsedo, vládo, dámy a pánové, přeji hezký dobrý den. Vystupuji s faktickou, protože jako lékař do této diskuse ani zasahovat nechci, a chápu asi pocity kolegyně, která zde vystoupila, ve vší úctě k ní, jako laik. Dámy a pánové, několik upozornění.

Lékaři přísahají věrnost své fakultě, a že se postarají o své učitele. Stále se to omílá. To za prvé. Za druhé, ani každý lékař nerozumí všemu, dámy a pánové. Jsem pyšný, že Česká republika očkování zavedla, zvládla a že máme proočkovanost nejvyšší na světě a přineslo to svůj přínos. Ano, chápu jistý odpor proti sankcím vůči lékařům. Na druhé straně, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, vy netušíte, kolik dalších povinností na nás navalila nedávno vládnoucí pravice. Rád bych vás o tom informoval. A poslední dodatek. Zrovna z této strany, která vyznává svobodu jedince, bych nečekal, že budeme vázat stát zodpovědností za to, co se stane po očkování, protože stejně bychom mohli uvažovat, že když je povinná školní docházka a něco se dítěti stane při cestě do školy, vinu za to nese stát. Omlouvám se, toto je odborná věc a já bych žádal laiky, aby do toho příliš moc nehovořili. Děkuju. Děkuji.

Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, dámy a pánové.

Myslím si, že to, co tady bylo řečeno, bylo ukázkou toho, proč nebylo možné se v posledních týdnech před očkováním nikde schovat.

Děkuji. Pan poslanec Plzák, po něm pan poslanec Dolejš. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já mám asi tři věci. Jak říkal kolega Adamec, byl jsem vyděšený formulací, že stát by převzal zodpovědnost za nežádoucí účinky spojené a teď pozor pravděpodobně s očkováním.

Tady se to obrací úplně naruby. Já chápu, proč to je. Protože zatím nebyly prokázány přímé přímé souvislosti s očkováním, to znamená, je to spojováno, že k tomu došlo pravděpodobně. Já si to vůbec nedovedu představit.

Děkuju. Děkuji.